A právě na to bychom asi všichni chtěli odpovědi. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

A prostě jak se otevřou školky, tak i tito lidé, kteří by z těchto důvodů, aby ochránili ve společné domácnosti rizikovou osobu, tak prostě přijdou o ošetřovné. Jestli to tak je, nebo není, protože ten dotaz je zcela konkrétní.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Bendl. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Pokusím se panu kolegovi Bělobrádkovi vlastně odpovědět prostřednictvím pana předsedajícího.

Ten systém to umí. Děkuji za pozornost. Děkuji. Stále jsme v obecné rozpravě. Děkuju.

Ale je to prostě určitá pojistka a určitá garance pro ty rodiče, kteří mají vážnou obavu a mají k tomu vážný důvod.

Děkuji.

A pokud se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Pokud je tomu tak, tak prosím. Děkuju. Já tady mohu pouze říci, že to, co jsem si projednal a co jsem tady tlumočil, to bylo souhlasné stanovisko k panu poslanci Výbornému a tomu jeho prodloužení na tři měsíce.

To si myslím celkem jednoznačně a je to i po dohodě s ministryní práce a sociálních věcí. Ta druhá debata, která se tady rozvinula, tak v té se necítím, že bych měl mandát Ministerstva práce a sociálních věcí. Ale protože jsem člen vlády, tak si k tomu dovolím říct svoje stanovisko.

A teď tady tento krok mi připadá, že je proti směru informací, které máme, které jsme si řekli, že skutečně budeme zítra na vládě diskutovat, protože i z toho, co slyšíte ode mě, tak je vidět, že ta situace není tak jednoznačná.